Děkuji. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl navázat na pana Faltýnka a doplnit, že nejde jenom o nadcenění hektarů lesní nebo orné půdy, ale jde také o to se podívat zpátky.

Zůstalo jí 68 tis. hektarů.

To je skutečnost.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Faktická poznámka, pan předseda Farský, poté pan předseda Kalousek. Děkuji za slovo. Asi není překvapením, že poslanecký klub Starostů a nezávislých bude hlasovat pro zamítnutí tohoto zákona, prostě protože ctíme právní stát. Co bych ale chtěl doplnit k té argumentaci, která tady zaznívá, a k argumentačnímu faulu, který použil pan kolega Faltýnek. Debatovat o cenách, to jste mohli už dávno.

A pokud ten pocit máte, tak prosím v zájmu naší budoucnosti, co nejdřív se ho zbavte, protože je to opravdu nebezpečné pro vývoj v této zemi. Sílu na to máte, ale tím právo a spravedlnost na svoji stranu nezískáte. Takže pokud chcete argumentovat jakýmikoli čísly, ukažte tu analýzu, o které dva vaši nejvyšší představitelé tvrdili, že ji mají, ale ona vůbec neexistuje. Děkuji. Další faktická poznámka, pan předseda Kalousek. Děkuji za slovo.

A hovořit o ní teď, dva roky poté, co byla uzavřena, je naprosto směšné. Tady je jiná otázka jestli jsme, nebo nejsme právní stát.

A říkáte to všem občanům.

Děkuji za přesné dodržení času.

Tak děkuji za slovo, pane předsedo.

Ten důvod je zcela zřejmý, jednoduchý a jasný.

Ve vládě byli lidovci, pro které to byla natolik zásadní věc, že jsme prostě my z pohledu a z pozice vládní strany nemohli tuto věc otevřít, protože jinak by se koalice rozpadla.

Ono těch způsobů bohužel moc není, protože jak říkal pan předseda Kalousek prostřednictvím pana předsedy, smlouvy jsou smlouvy, které jsou k nějakému datu, a ty smlouvy jsou v podstatě nevypověditelné. Tudíž moc možností není.